Ostatně to je postoj i například dánské premiérky.

Ale vláda to vidí jinak, vláda Petra Fialy to vidí jinak. Vláda stále nepřichází se zásadními opatřeními ve způsobech přijímání uprchlíků a naše republika tuto situaci nebude schopna ekonomicky a sociálně zvládnout. Naši občané mají oprávněné obavy o udržitelnost našeho zdravotního a sociálního systému, situaci na pracovním trhu, ve školství a trápí je zdražování. Čeští občané i nadále platí kvůli nečinnosti vlády předražené ceny energií, pohonných hmot, potravin a bydlení. Chléb může stát až 60 korun, dokonce podle některých odhadů až 100 korun. Válečný konflikt na Ukrajině má vliv i na rostoucí ceny pšenice v České republice.

Pro hnutí SPD je zcela nepřijatelné, abychom pšenici vyváželi, a doma přitom byli naši pekaři nuceni pečivo pro naše občany zdražovat. Opakovaně vyzýváme současnou vládu Petra Fialy, aby konala. Proto o tom tady hovořím. A my říkáme, aby nezapomínala na naše občany. Na ty vláda samozřejmě úplně kašle.

To je důsledek nečinnosti vlády Petra Fialy. Vláda, která neumí řešit problémy českých občanů a kašle na ně, by měla podat demisi. Navíc vláda lhala, konkrétně ministr vnitra Vít Rakušan, předseda STAN, když říkal, že nouzový stav se nebude dotýkat českých občanů. Na tu vaši větu, pane ministře, si vzpomínáme úplně všichni.

Takže jste to měl přiznat ale, vy jste to měl přiznat. Ano, bude se to dotýkat všech občanů.

My říkáme pomoci ano, ale říkáme přiměřeně a nezbytně nutnou dobu. Takže pomoci ano, to se tady shodujeme všichni.

Takže o tom to není.

Protože podle našich informací je to asi jenom v České republice, ten takzvaný nouzový stav. Takže to taky je ještě další věc k diskusi, že ve většině zemí ten nouzový stav vyhlášený nemají, a podle našich zatím zjištění je to dokonce pouze v České republice.

Ale vláda Petra Fialy zapomíná, že lidi v nouzi, lidi na ulici, lidi v bídě a problémech máme i mezi svými občany. Vy nejste vláda pro občany České republiky.

To, co žádáme, je, aby vláda nezapomínala na to, že jsou tu naši občané, kteří celý život státu platili daně, budovali hodnoty a dnes jsou někteří naprosto bezmocní kvůli zdraví nebo stáří a mnozí mají nárok na nižší sociální pomoc než někteří občané Ukrajiny.

Ano, a myslím, že tento názor občanů je zcela legitimní. Slyším to často. Každá válka a každý konflikt má svoje uprchlíky a lidem v nouzi je třeba pomáhat.

Podle našich zjištění je ta dávka na jednoho uprchlíka 5 000 korun vyšší, než dávají Poláci a Slováci.

Znám případy našich důchodců, kteří mají nájem na ubytovně vyšší, než je jejich důchod, a po léta se nezmohli ani na příspěvek na ubytování. Jak vysvětlíte 75leté důchodkyni, pane ministře vnitra Víte Rakušane, která celý život dřela, že ona nedostane ani tisícovku jenom proto, že majitel ubytovny, kde žije, nesplňuje nějakou byrokratickou podmínku? Na straně druhé dostane tisíce za ubytování rodina, kde třeba manžel pracuje a vydělává desítky tisíc měsíčně.

To nebyla pointa té věci. Naopak my tady navrhujeme zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Takže to není o nějakých podmínkách.

To by bylo ideální.